Vážený pane chronicky nepřítomný ministře.

Nyní ale všem tvrdíte, že jste o webu nevěděl. Lžete opět, pane ministře? Prosím pana poslance Procházku. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane ministře, obrátil se na mě ředitel školního statku u nás na Chebsku, který je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.

Připomínám, že střední školy se školním statkem však dotaci získat mohly. Navíc pořízené učební pomůcky z tohoto dotačního titulu musí být určené výhradně pro výuku a nesmí být využity k hospodářské činnosti. To není úplně logické, protože střední zemědělské školy nebo školní statky dotace používají na nákup učebních pomůcek, jako je například traktor s pluhem, který je následně použit k obdělávání pole během výuky, ale to znamená, že už dělají hospodářskou činnost, protože nakonec úrodu sklidí a prodají. Ačkoliv jsou nakupované pomůcky použity primárně k výuce, doplňkově je škola může používat i k hospodářské činnosti a těžko se to odděluje. A pokud k tomu dojde, tak v takovém případě nesplňují podmínky dotačního titulu. Proto se vás, pane ministře, ptám, zda uvažujete i o tom, že by byl vytvořen dotační titul i pro samostatné školní statky, a zda byste uvažoval i o změně podmínek, aby se takto pořízené školní pomůcky mohly efektivně používat v běžném provozu školního statku. Děkuji za odpověď. Prosím pana ministra. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, vážený pane poslanče.

A je tam kofinancování na úrovni 40 %.

To nejsme schopni pokrýt, a na rovinu, ani zájem nemáme. Já mám osobní zájem, abychom tady podporovali jako ministerstvo školy, které zabezpečí vysokou kvalitu.

My teď úplně nepředpokládáme, že bychom měli ambici ten výběr škol výrazně rozšiřovat, ale nevylučuji to.

Prosím pana poslance. Já bych chtěl jenom poděkovat za tu odpověď.

Vážený pane ministře, skupina umělců z Akademie výtvarných umění upozornila v uplynulých dnech prostřednictvím médií, petice i dokumentů na situaci v akciové společnosti Krátký film Praha a žádají Ministerstvo kultury, aby konalo.

Podle zveřejněných informací Krátký film Praha již roky nic nevyrábí, prodává pouze vysílací práva, mezi jeho zákazníky patří například i veřejnoprávní televize, a to aniž by odvedl jakoukoli část zpět do výroby konkrétně Státnímu fondu kinematografie. Chtěla bych se proto zeptat: Máte jako ministr kultury přehled o tom, v jakém stavu se archiv nachází, v jakých podmínkách jsou sbírky uchovávány a zda se jim dostává potřebná odborná péče?

Děkuji a prosím pana ministra.

Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, vážená paní poslankyně. Úvodem je třeba zmínit, že Ministerstvo kultury je dle kompetenčního zákona mimo jiné ústředním orgánem státní správy pro umění.

Následně bylo toto rozhodnutí podloženo zákonnými předpisy. Posláním Národního filmového archivu je tak mimo jiné budování, ochrana, restaurování, vědecké zpracování, zpřístupňování a využívání národního filmového dědictví, audiovizuálních archiválií, včetně sbírek soudobé dokumentace, sbírek archiválií.